Zejména u nižších důchodů v pásmu do 10 tisíc dosavadní procentuální valorizace nevede k tomu, aby tito důchodci nebyli ohroženi pádem do chudoby.

Ale co se týče tohoto návrhu, to máte pravdu, já to také slýchám.

Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, co si z toho vašeho posudku má kontrolní výbor Poslanecké sněmovny vybrat?

Bohužel tento konkrétní posudek u nás byl dvakrát. Jednou ještě před změnou té správní praxe a jednou na základě vašeho podnětu po ní.

Do budoucna tedy konečně už ten sbor máme, takže věřím, že do budoucna se nám takovéhle věci stávat nebudou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za odpověď.

Anebo vy jako ministr spravedlnosti připouštíte, že v případě porušení zákona se vše vyřeší doplněním znaleckého posudku? Prosím, pane ministře.

Tím nám marně uplynula ta lhůta.